Chápu, že novela trestního zákona vás všechny zaujala, ale přesto bych rád, aby diskuse na toto téma skončila a byl ve sněmovně klid.